Mzdy zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2013. Tehdy především pan poslanec Kalousek se dotazoval na věci okolo marketingové podpory značky Klasa a značky Regionální potravina. Mrzí mě, že teď tady není a že tedy o toto sdělení přijde.

Následně byl snížen na 200 milionů. Na letošní rok byl navržen v této alokaci 250 milionů.

Děkuji tímto, že pan poslanec Kalousek přišel na závěr tohoto, co jsem říkal. Děkuji panu ministrovi. Mám tady žádost pana zpravodaje Pavla Kováčika, který prosí o změnu zpravodaje. Žádá, aby zpravodajem pro tento tisk byl určen pan poslanec Tureček. Zahajuji hlasování o změně zpravodaje tohoto tisku, kterým by se měl stát pan poslanec Karel Tureček. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 94. Zpravodajem byl určen pan poslanec Tureček. Děkuji. Ptám se, zdali se někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, cítím se odpovědný, že tento bod byl kvůli mému vystoupení přerušen. Zdůrazňuji, že to není proto, že by poslanecký klub TOP 09 chtěl zdržovat, nebo snad dokonce znemožnit schválit rozpočet Státního zemědělského a intervenčního fondu.

Za prvé jsem měl vždy velmi vážné pochybnosti o efektivitě těchto veřejných výdajů.

Za druhé, vždycky jsem se domníval, že za 35 miliard dotací, které jsou směřovány ročně do agropotravinářského komplexu, jeli tedy nezbytně nutná nějaká marketingová činnost, tak to je možné z toho zisku, který je díky těmto dotacím pořízen, a není potřeba to ještě dorovnávat z veřejných rozpočtů. Za třetí chci upozornit na mimořádné korupční riziko, a skutečně mimořádné, které je doprovázeno každým aktem, kdy z veřejných rozpočtů je placena nějaká propagační marketingová činnost. Pak se můžeme domnívat s pravděpodobností blížící se jistotě, že firmy angažované v takovéto kampani vždycky najdou způsob, jak to nějakým způsobem vrátit v jiných kampaních, například volebních, ať už výraznými slevami, nebo nějakým jiným způsobem.

Tedy i on říká zcela otevřeně: nejsem přesvědčen o efektivitě navržených projektů v rámci této promiňte ale již výrazné sumy. Čtvrt miliardy je hodně peněz všude na světě. Uvědomuji si potřebu schválit rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu a my budeme hlasovat pro schválení tohoto rozpočtu. Nicméně se domnívám, že Poslanecká sněmovna jako správce veřejných prostředků by se k této položce vyjádřit měla, a v tomto smyslu v podrobné rozpravě navrhnu doprovodné usnesení k usnesení o schválení rozpočtu. Určitě bude podrobná rozprava. Děkuji panu poslanci Kalouskovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Aha, pan poslanec Bendl má řádnou. V takovém případě nejprve s řádnou přihláškou pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Bendl a po něm pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Však viete, ako to tam chodí. Druhá věc jsou priority. My jsme slýchali ve volební kampani, a vás to vyneslo do Sněmovny, nebo vám to vyneslo řadu mandátů u voličů, jak se plýtvá penězi.

Naproti tomu nám chybí peníze na zdravotnictví, školství. Vy jste prohlasovali rozpočet, který výrazně ořezával a mění trendy, co se týká výdajů na vědu a vzdělání. Nicméně samozřejmě nechci blokovat jiné bohulibé aktivity Státního zemědělského intervenčního fondu. Tak alespoň se omezím na to, že vyzvu poslance, kteří jsou členy kontrolního výboru, aby iniciovali kontrolu nakládání s finančními prostředky ve Státním zemědělském intervenčním fondu.

A pana ministra bych poprosil, aby pohlídal, aby náhodou se neprotáčely v tiskovinách vydavatelství MAFRA inzeráty rozsáhlé inzerce právě například na značky Klasa a jiné značky, protože tam už já potom vidím naprosto tvrdý střet zájmů.